Nyní tedy žádám místopředsedu vlády Karla Havlíčka, aby předložený návrh za ministra obrany uvedl. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Britský vojenský poradní a výcvikový tým působí na našem území v rámci Vojenské akademie ve

Za 20 let působení týmu na našem území absolvovalo jeho kurzy téměř 10 tisíc příslušníků našich i cizích ozbrojených sil. Tým má charakter vojenské jednotky, a proto jeho pobyt na našem území podléhá souhlasu Parlamentu. Platnost stávajícího souhlasu Parlamentu z roku 2015 skončí dne 9. října tohoto roku. Na základě žádosti britské strany vláda v souladu s dosavadní praxí navrhuje, aby Parlament vyslovil souhlas s prodloužením pobytu týmu, a to na dalších pět let. Tak jako dosud bude počet členů týmu omezen na 30 příslušníků britských ozbrojených sil. Pokračování činnosti týmu potvrzuje, že brexit nijak nenarušil bilaterální českobritské vztahy v oblasti obrany, které zůstávají i nadále nadstandardní. Činnost týmu rovněž přispívá ke zvýšení prestiže naší země mezi státy, které vysílají své vojáky do kurzů pořádaných týmem na našem území.